Další důvod byl, pokud ji žena sama chtěla z důvodu antikoncepce. Ale i tak musela splnit následující podmínky: musela mít věk aspoň nad 35 let a alespoň tři děti, jinak nebyl na sterilizaci nárok. Ani to nebylo jen tak. Nejprve ji musel doporučit obvodní lékař, pak zasedala sterilizační komise, následně ji podepsal primář a ředitel nemocnice a vždycky musel být souhlas ženy, což byla základní podmínka k provedení sterilizace.

Přijetím tohoto zákona bychom krom jiného v podstatě potvrdili, že u nás probíhaly nějaké státem systémově prosazené nucené sterilizace jako na běžícím pásu, a to není pravda.

Děkuji. Já vám děkuji. Paní poslankyně Válková.

Já také chci poděkovat panu doktoru Novému.

Takže já osobně jsem si jistá, že to, co tam říkal pan doktor Nový, a byla jsem toho svědkem nejenom já, ale i zpravodaj garančního výboru, tak nevyznělo jako kritika předkladatelů návrhu, ale jako kritika toho, že část médií z toho potom dělá opravdu generalizující závěr, že gynekologové se považují za ty, kteří prováděli masově nezákonné sterilizace.

A pan doktor Nový velmi hezky prezentoval ten postup a to, jak nedocházelo masově ke sterilizacím. Ano, děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Pěkné dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Chtěla bych tady zdůraznit, že pro ně v této době je stejně důležité jako finanční odškodnění také uznání společnosti, uznání našeho státu, že se tyto nedobrovolné sterilizace děly.

V roce 2012 byla přijata legislativa týkající se informovaného souhlasu při sterilizaci v novele zákona o zdravotních službách.

Proto ještě jednou opakuji: jsem ráda, že tento návrh se dostal do druhého čtení. Jak už tady řekla paní předkladatelka, odškodnění by se týkalo maximálně 400 osob.

Ještě jednou děkuji a prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji. Nikoho nevidím, končím obecnou rozpravu.

Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Já bych se chtěl přihlásit k mému sněmovnímu dokumentu pod číslem 8096. Děkuji. Ještě někdo do podrobné rozpravy? Končím podrobnou rozpravu. Závěrečná slova? Není zájem... je, paní navrhovatelka. Já jsem chtěla poděkovat, protože vím, že v této době to není automatické.

Také vám děkuji. A protože nezazněly další návrhy, končím druhé čtení tohoto tisku.